Nyní se tedy budeme zabývat body dle schváleného pořadu schůze. Přistoupíme k projednávání bodu 8.

Děkuji. Není to ideální stav, ale nechci tady vyvolávat jednotlivé poslance, kteří ruší.